Já tady budu citovat text pana vicepremiéra Bělobrádka, jak už bylo avizováno, a budu velmi stručný. Zajisté si vzpomenete na hlasování k pozměňovacímu návrhu k novele horního zákona, který jsme odmítli, kde jsme odmítli jako jediný poslanecký klub fixaci poplatků za vydobyté nerosty na pět let. Tady si dovolím malou vsuvku.

Takže jediní lidovci nepodpořili.

Vracím se k textu vicepremiéra Bělobrádka. Doufám tedy, že o tomto pozměňovacím návrhu budete referovat také vašim příznivcům. Již tady jsme mohli tušit, že výše poplatků a jejich fixace je obchod, který Česká republika uzavírá s těžaři dle jejich vůle. Navrhovali jsme navýšení i na koaliční radě. I autoři pozměňovacího návrhu, konkrétně pánové poslanci Urban a Laudát, a nejen oni, ale i mnozí další věděli, co dělají. My chceme ale být konstruktivní. KDUČSL je připravena ke změně horního zákona a nařízení vlády k poplatkům za vydobyté nerosty tak, aby Česká republika byla skutečným vlastníkem nerostného bohatství a uměla toho využít k prospěchu všech občanů, nikoliv jen ku prospěchu několika vybraných jedinců. Jde tedy o zrušení fixace doby pět let, na kterou se stanoví výše poplatků nařízením vlády, a změnu poplatků na výši odpovídající světovým poměrům, nikoliv těm africkým, kde úplatky místním mocným a levná pracovní síla umožňují drancování přírodního bohatství. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Miholovi.

Děkuji, pane místopředsedo.

Protože nepředvedlo hnutí ANO nic jiného než to, za co kritizovalo své okolí.

Zajímavé také je, že ve svém otevřeném dopisu ministru Havlíčkovi pan poslanec Andrej Babiš vytýká členovi vlády, že podepsal memorandum a tady cituji bez projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a bez otevřené veřejné diskuze.

Takže máme být rukojmí v rukou předsedy hnutí ANO, že někdy se mu Sněmovna hodí, a její stanovisko, a někdy jí může pohrdat! Po pravdě řečeno mě příliš nezajímají spory mezi sociální demokracií a hnutím ANO.

Pro připomínku: Všechny žádosti firmy Geomet o stanovení průzkumného území pro ložisko Cínovec byly podány v souladu s příslušným zákonem na územní odbor Ministerstva životního prostředí Ústí nad Labem, který také všechny žádosti posuzoval a vydal v této věci příslušná rozhodnutí.

Všechna tato čtyři rozhodnutí byla vydána územním odborem Ministerstva životního prostředí v Ústí nad Labem a během tohoto období se na Ministerstvu životního prostředí vystřídali celkem tři ministři. V případě prvního rozhodnutí byl v té době ministrem Pavel Drobil z ODS, v případě druhého rozhodnutí byl ministrem životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS a v případě třetího a čtvrtého rozhodnutí byl tímto ministrem Richard Brabec z hnutí ANO. Zajímají mě nikoliv politické spory, nýbrž reálné problémy lidí, kteří obývají tuto zemi. A proto se nyní ptám: Proč MPO podporovalo pozměňovací návrh poslanců Urbana a Laudáta, jehož cílem bylo zabránit vládě hájit veřejný zájem, a to znamená, poplatky se nesmí navýšit dřív než za pět let?

Nebo výroba? Nebo výroba skutečného finálního produktu? Zda by náhodou vláda neměla pověřit FAÚ prozkoumáním vlastnických struktur a požádat o součinnost mezinárodní orgány. Těmito otázkami zastupuji zde veřejnost České republiky a nemluvím jenom sám za sebe. Rád bych ovšem poznal na ně odpovědi, a to jak za sociální demokracii, tak zástupce hnutí ANO, i když zatím z průběhu diskuze pochybuji o tom, že se dočkám nějaké kvalifikované reakce. K tolik probíranému memorandu lze říct, že tento dokument podepsaný ministrem Havlíčkem z pohledu vnitrostátních zákonů je v uvozovkách cárem papíru. Žádná právní norma ani obecně závazný právní předpis jeho sjednání nevyžaduje ani nepředpokládá, dokonce jej v něm ani nezmocňuje.

Memorandum je navíc z velké části snůškou obecných frází.